Pan poslanec Adolf Beznoska.

Pan poslanec Jaroslav Borka. Pan poslanec Richard Brabec.

Pan poslanec Alexander Černý. Pan poslanec Karel Černý. Pan poslanec Pavel Čihák. Pan poslanec René Číp. Paní poslankyně Ivana Dobešová. Pan poslanec Jiří Dolejš.

Pan poslanec Jan Farský. Pan poslanec Petr Fiala.

Pan poslanec Matěj Fichtner. Pan poslanec Vojtěch Filip. Paní poslankyně Jana Fischerová. Pan poslanec Jaroslav Foldyna.

Paní poslankyně Milada Halíková.